O tom, že je to směřováno víceméně pro velké firmy, nemůže být určitě debata. To je naprosto zřejmé, protože malé firmy nevytvářejí tak velké zisky, pohybují se většinou tak akorát na hraně ziskovosti, takže to je opravdu víceméně pro velké firmy.

Je třeba říci, že v rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která měla přímo nebo nepřímo, a stále ještě má, dopad na ekonomiku, a tyto negativní dopady dopadají nejenom na podnikatelský sektor, ale samozřejmě také do spotřeby obyvatelstva.

Možná několik poznámek k argumentům proti.

Proč pouze základní potraviny?

Děkuji. Prosím. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, měsíc bojujeme za to, aby se podařilo najít finanční prostředky na kompenzování poklesu příjmů měst, obcí a krajů. Ne proto, že bychom chtěli vidět a budovat příkopy mezi státem a samosprávami, přesně naopak. Ano, to všechno je jeden společný stát a je společný zájem zajistit, aby nedošlo k závažnějšímu poškozování ekonomiky. Už před měsícem jsme navrhovali to, aby se podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci investic měst, obcí a krajů, protože jsou to investice nachystané.

Proto když voláme po tom, aby se podařilo najít finanční prostředky pro města, obce a kraje, je to zároveň volání po tom, abychom dokázali obnovit motor ekonomiky. Tak prosím, v okamžiku, kdy by prošel návrh pana kolegy Bartoška, je to jedno konkrétní řešení.

Odmítáme takové zbytečné zatížení administrativy a byrokracie. Tohle, co nabízíme, je spravedlivější, mnohem jednodušší, bez zbytečné zátěže, k velmi jednoduchému a okamžitému využití pro investice v městech, obcích a krajích. Voláme po tom, abychom zbytečně neutráceli za byrokratické operace, které spočívají v podávání žádostí o dotace, jejich vyhodnocování, následné kontrole, rozhodování, bodování a tak dále, ale aby s těmi finančními prostředky mohly velmi rychle obce, města a kraje nakládat. Pevně doufám, že tohle volání zdravého rozumu vyslyšíte, protože argumentů je pro to celá řada a nikdo je tady za celou dobu jednání nezpochybnil.

Také děkuji.

Pan poslanec Bláha. Prosím. Já jenom rychle. Všichni poslanci, co jsme tady, vnímáme to, že přes dotační programy to není to nejšťastnější a samozřejmě často ty peníze skončí u těch, co to procesují, než tam, kde by měly končit.

Pojďme se o tom bavit, najít řešení, nastavit to co nejlépe, aby ty peníze neskončily opravdu tam, kde skončit nemají, a skončily v těch investicích. Děkuji. Děkuji.

Já děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručná. Já bych jenom chtěla připomenout kolegyním a kolegům, že jsme přijali usnesení, kde jsme uložili vládě, aby 16. 6., což je jednání Poslanecké sněmovny, předložila právě návrh řešení pro obce na investice a tak dále. My jsme to přijali a já určitě budu 16. 6. zařazovat tento bod, plnění tohoto usnesení, abychom ty informace dostali.

Vlastně i toto je jeden z argumentů, proč ten institut jako takový úplně nezatracovat.